Děkuji za slovo, pane předsedající.

To jsme po naší vládě chtěli. Proč? Protože s naší jednou z nejvyšších promořeností na světě k tomu máme vynikající podmínky. Kvůli té smutné skutečnosti, že tady zemřelo a bylo nemocných tolik lidí, máme důvod protilátky řešit.

Co si myslím, že je potřeba závěrem říci, vy tím bohužel dále podkopáváte důvěru veřejnosti, to, že neuznáváte tento základní přístup. Skončil váš čas k faktické poznámce. Pane předsedající, děkuji za slovo. Mně to nedá.

Za sebe říkám, že jsem příznivcem toho, aby k tomu došlo, to je všechno.

Za druhé.

A já se ptám proč. Skončil váš čas k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nemoc, kterou proděláme, znamená, že ten člověk je samozřejmě chráněn.

Čili ono se s tím stále pracuje.